Opakuji svůj apel, pane ministře, abyste myslel na astmatiky a obecně všechny lidi, kteří mají zdravotní potíže v rámci dýchání, aby byli ve výjimkách.

Rozumím tomu, že by mohly být zneužívány, ale přesto určitá skupina lidí ten problém má, a ještě více vyvolávat paniku mezi nimi je velký problém.

Firmy, které očkování vyvíjejí, říkají: Samozřejmě, není problém.

Pokud bychom vzali ty střízlivé odhady, že v České republice jsou 2 miliony lidí, kteří covid v nějaké formě měli, tak je tady z 10 milionů hned 2 miliony lidí, které nemusíme aktivně očkovat, a ušetříme očkovací látky pro ty, kteří to potřebují.

Je to třeba problém momentálně mého regionu, kdy Polsko uvažuje, že uzavře hranice, a občané, kteří chtějí do Polska, budou muset mít nějaký průkaz o očkování, což nepovažuji za správné, rozdělovat Evropu podle toho, kdo je nebo není očkován, ale budiž, je to jejich rozhodnutí.

Ne, ne, ne, nám systém nefunguje, my nejsme v rámci okresní nemocnice schopni vám dneska provést ten antigenní test, dneska děláme PCR.

Čili spořádaný občan, který by chtěl plnit tato nařízení a příkazy, má docela velký problém, a stálo by za to se také zaměřit na ty systémy testování a systémy objednávání, zda opravdu plní ten účel, jaký plnit mají, protože takovéto zkušenosti když lidé nabudou v těchto zařízeních, samozřejmě jsou proti jakémukoli jinému přístupu, a pouze tyto lidi naštvou. Zase potěšující informace je, že očkování funguje, pane ministře.

Ale s tím souvisí má otázka. Jaká jsou opatření vůči těm očkovaným? Jak dalece na ně působí větší náboj té infekce? Jak by měli přistupovat? Protože samozřejmě to také uvolní možné kapacity ve zdravotnictví. Pokud tyto údaje nejsou známy a nemáte je, je třeba tuto informaci také poskytnout, protože mnozí se mě na to ptají, a dokonce i lékaři se mě na to ptají, zdravotníci. Proč musím nosit štít a další věci, když jsem očkován?

A proto jsou ty vlny, proto jsou ty špičky.

Druhá otázka je, jak pokračuje osvěta. Občas proniknou na veřejnost informace ze statistiky dotazů občanů, jak se dívají na očkování, a docela hodně jich toto odmítá. Možná z neznalosti, možná ze strachu, ale je to chyba vlády, je to chyba Ministerstva zdravotnictví, že nedělá osvětu v rámci očkování, aby se lidé tolik očkování nebáli. Prostě osvěta by tady měla být a měla by nastat, což se týká také například očkování učitelů. Mám obavu, aby očkování učitelů neskončilo podobným fiaskem. A pokud připravujete a pan ministr vnitra tu není, pan ministr školství: už jsem zvyklý, že tady není připravujete uzavření škol, školek a jeslí, tak jak máte připravenou náhradu za ty ženy, které budou muset zůstat s těmito malými dětmi doma?

Tady se zapomnělo na ty menší obce, menší města, a dává se příklad třeba velkých měst, kde zajistit funkční školku asi není tak velký problém. Ale v malých okresních městech to problém je. Proto byste i toto měli zvážit, než vůbec začnete zavírat tyto jesle a školky, aby se zohlednil i tento problém, který zcela určitě bude. Znovu opakuji, zcela určitě bude. A věřte mi, že málokdy se v některých věcech pletu, jak jsem se nepletl s tím, že očkování, distribuce očkovacích látek vázne, a když jsem navrhoval změnu v zákoně, říkali jste: Ne, ne, ne, všechno je vybráno.